9.

Z pověření vlády předloží návrh zákona osobně předseda vlády Bohuslav Sobotka. Požádám pana kolegu Klučku, Beznosku a Schwarze, aby byli připraveni ke svým zpravodajským zprávám. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že jsem k této věci poměrně obsáhle vystupoval v rámci prvého čtení, tak bych si dovolil odkázat na své vystoupení. Děkuji panu předsedovi vlády. Konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru.

Pane zpravodaji, informujte nás o jednání těchto dvou výborů.

Děkuji, pane předsedající.

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;